Pokud hejtman pochybil, měla vláda reagovat rychleji a ne tak, že 16.

Vážené kolegyně a kolegové, připadá vám tento postup zcela v pořádku? Z celé vlády je patrné a z její reakce, že si v první fázi tragédie neuvědomila závažnost situace, přičemž to jednání, o kterém jsem hovořila, si pan premiér svolal tedy na osmnáctý den od začátku, přestože tady někteří kolegové z Úsvitu i moji kolegové opakovaně apelovali na to, že chceme dostat tento bod na jednání Sněmovny, chceme informace. Kdybyste nás tehdy poslechli, mohli jsme zabránit té situaci, které tam nastala minulý týden, kdy museli lidé být evakuováni dokonce nadvakrát.

Toto jednání je zejména s ohledem na rozsah této tragédie a ohrožení, jakému byli vystaveni místní občané, skutečně nemístné. Je směšné, že někteří členové vlády namísto snahy o řešení této situace mají potřebu jen obhajovat sami sebe jako pan premiér a zbavovat své spolustraníky odpovědnosti! Je zřejmé, že viníka nastalé situace bude obtížné najít a prioritou nás všech má být především řešení nastalé situace k zabezpečení muničního skladu a jeho okolí tak, aby nebyli místní obyvatelé nadále v ohrožení a aby co nejdříve došlo k vyklizení areálu. Vzájemná obvinění mezi členy vlády mi připadají v tuto chvíli absolutně absurdní! O revizi legislativy a dalších krizových předpisů již tady bylo řečeno dost. Důležité také je, aby co nejdříve došlo k analýze událostí minulých dnů a týdnů a k revizi příslušné legislativy a dalších souvisejících předpisů tak, aby napříště bylo podobným tragédiím předejito. Doporučovala bych pánům ministrům, zejména panu ministru Chovancovi, ale i panu premiérovi, takové pěkné čtení na víkend.

V tomto zákoně se pan premiér i pan ministr vnitra dočte, jak mělo být postupováno a jakým způsobem nastalá situace měla být řešena hned od prvního dne. Mrzí mě, že tady není přítomen pan místopředseda vlády Babiš, který v uplynulých dnech pronesl ve vztahu k výbuchu muničního skladu několik výroků, které posouvají celou záležitost téměř do roviny konspiračních teorií. V žádném případě nechci snižovat podíl odpovědnosti firmy Imex Group na této záležitosti nebo nějakým způsobem vyjadřovat svou důvěru v její kredibilitu. To jsou věci, které musí řádně prošetřit policie.

Vytváření jakýchkoliv spikleneckých příběhů z této poměrně běžné skutečnosti skutečně hraničí s šířením poplašných zpráv a pan ministr Babiš si zjevně neuvědomuje, že je členem vlády, která by rozhodně neměla takové fámy vyvíjet ani rozšiřovat. Činění jakýchkoliv závěrů o tom, jaké je pozadí firmy Imex Group, zda by mělo Ministerstvo obrany sklady této firmě pronajmout, či nikoliv, zda tato firma obchodovala legálně, to opravdu není úlohou člena vláda, ale je to úlohou orgánů činných v trestním řízení. Nechápu, z jakého titulu vlastně pan Babiš tyto spekulace vytváří a rozšiřuje, a de facto tak ztěžuje práci policii. Pokud, pane vicepremiére, jestli se na nás někde díváte nebo jestli budete číst stenozáznam, máte nějaké důkazy o svém tvrzení, pak byste je měl v prvé řadě předat právě policii, a ne je populisticky a s cílem vytěžit z této nešťastné události maximum politických bodů vykřikovat do kamer. Děkuji. Poslední moje prosba a série dotazů je na pana ministra obrany Stropnického a tyto moje dotazy se týkají zejména majetkové odpovědnosti a s tím tedy souvisejících otázek. Pane ministře Stropnický, předpokládám, že znáte obsah smluv, které uzavřel státní podnik s předmětnými firmami, a že jste si je již nechal prověřit a zjistil, jestli je nich něco tajemného, špatného, jak naznačuje váš stranický kolega pan Babiš. Přece jenom už uplynuly skoro dva měsíce od výbuchů, takže času už snad bylo dost a nepředpokládám, že by tyto nájemní smlouvy byly nějak zásadně složité a spletité. Chtěla bych se také zeptat, kdo měl dle smluv odpovědnost za muniční sklady a za jejich zajištění. Byly to firmy, nebo to byl Vojenský technický ústav? Další můj dotaz je: Existuje pojistka? Kdo uhradí škodu? Další dotaz: Kdo měl na starosti kontrolu zabezpečení? Na tuto otázku už částečně pan ministr odpověděl, jenom bych poprosila o zopakování toho, jestli to byla policie, státní podnik, nebo příslušné firmy. Již se ozývají společnosti, že budou chtít po státu odškodnění za zfušovaný zásah. Jistě může jít o taktiku k odvedení pozornosti, ale stejně. Objevují se také informace o tom, že sklady byly pronajaty za nízké částky a podobně. Dokonce jsem slyšela i informaci, že možná některé objekty byly dokonce prodány. Můžete nám, pane ministře, prosím sdělit, jak jsou smlouvy postaveny z hlediska nájmu, případně vlastnických vztahů? Vaši experti také vypočítali, že převezením munice do Květné a znovuzprovoznění skladu může vyjít až na zhruba 100 milionů korun. Kdo to nakonec zaplatí? Bude to tato vláda, která bude náklady vymáhat po těch firmách, nebo se vláda smíří s tím, že je to něco jako okolnost vis maior a tuto katastrofu zaplatí daňoví poplatníci? Vím, že ještě neskončilo vyšetřování a že mi, vážený pane ministře, asi ne úplně na všechny moje otázky budete moci odpovědět, přesto bych vás chtěla požádat, abyste alespoň ty, které se týkají nájemních smluv, zodpověděl, protože na nich není nic tajného. Víme, že existuje zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, a nedomnívám se, že by smlouvy, kde na jedné straně je nějaká organizace, která zastupuje do jisté míry stát a uzavírá standardní nájemní vztah, měly být tyto smlouvy předmětem nějakého utajování. A myslím si, že pokud by se tyto smlouvy odtajnily, že by se uzavřela celá řada různých spekulací vašich vládních kolegů. Takže vám děkuji za pozornost a omlouvám se vám, že jsem byl tak dlouhá, ale skutečně ta záležitost je velmi složitá a poměrně intenzivně jsem se tomu v posledních dnech věnovala a ráda bych znala odpovědi na otázky od pana premiéra, pana ministra Chovance a pana ministra Stropnického. Hezké dobré odpoledne.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Budu velmi stručný. Samozřejmě že situace je tam vážná.

Vy velmi rádi poukazujete na to, co má dělat tato vláda a jak to dělá, ale zapomínáte na ten svinčík, který jste tu za těch let, co jste působili, způsobili! Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Klučka, pak pan poslanec Ondráček, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Mackovík.